Děkuji, pane ministře, za dodržení času.

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, vážení členové vlády, paní ministryně, pane ministře, no, teď co říkal pan vicepremiér Bartoš, mi docela krásně nahrálo, nebyli jsme na tom domluveni, protože jednotné environmentální stanovisko nebo jednotné environmentální povolení, chceteli, vzniklo ještě za naší vlády na Ministerstvu životního prostředí. My jsme se nakonec rozhodli jít cestou ještě větší integrace z jednoho logického důvodu. Já jsem o tom stále přesvědčen, že nový stavební zákon tak, jak byl ve své takové řekněme nejrobustnější podobě naší nebo minulou vládou předložen, nijak nezměnil ochranu hodnot stanovenou zákonem o ochraně přírody a krajiny, a to je nejdůležitější. A taky úplně na rovinu říkám, že ty snahy byly, protože umíte si představit, že samozřejmě se tam křížily plány a názory skupin, které byly naprosto protichůdné, protože developeři chtěli rychleji stavět, organizace aktivistické, některé ekologické organizace, zase chtěly ochranu životního prostředí za každou cenu včetně možnosti vstupovat do všech řízení. To přece dobře víme, tady je územní řízení, stavební řízení, předtím EIA, nějaké rozhodování.

A samozřejmě na nás byly také tlaky jako na Ministerstvo životního prostředí, a velké. Já jsem byl xkrát samozřejmě osloven nejrůznějšími skupinami, jestli bychom tedy nebyli vstřícnější vůči snaze rychleji stavět, já nechci říct za každou cenu rychleji stavět, ale rychleji stavět. A já jsem přesvědčen, že Ministerstvu životního prostředí se podařilo ten svůj hlavní cíl, tedy ochranu přírody a krajiny, i v předchozí verzi nebo v stávajícím návrhu uchovat. To, že systém bude jiný a bude integrovaný, nic nemění na tom, že stále bude například krajinný ráz nebo chráněné druhy chránit zákon o ochraně přírody a krajiny, který bude muset i ten úředník ať už bude formálně sedět na stavebním úřadě, ale pořád to bude ten samý úředník posuzovat podle stejného zákona a Ministerstvo životního prostředí bylo i dřív samozřejmě podle našeho návrhu v roli metodického orgánu, tedy toho, kdo vykládá zákon a kdo dává metodické pokyny pro jednotlivé úředníky. Jenom pro zajímavost. V praxi a to si myslím, že i pro vás bude pochopitelné, ono v těch tisících stránkách, které s tím jsou spojeny, a samozřejmě ve stovkách paragrafů se to ztratí, ale my jsme nakonec po mnoha a mnoha měsících debat v desítkách pracovních skupin, kde byli zastoupeni všichni, byly tam i třeba ty ekologické organizace to mělo vypadat tak, že opravdu v zastavitelných územích obcí, v národních parcích a chráněných krajinných územích, tedy tam, kde ochrana životního prostředí má nejvyšší hodnotu, bude nadále podle zákona o ochraně přírody a krajiny rozhodovat správa národního parku anebo správa chráněné krajinné oblasti, to znamená, ne stavební úřad, a to až do doby a to bylo taky velmi cenné, že na tom byla ta dohoda než v obcích vzniknou takzvané regulační plány. Regulační plán potom bude v budoucnu dokumentem, do jehož podoby budou právě správy národního parku a agentury zasahovat a jehož podobu budou také schvalovat, a to bylo velmi cenné. A to byla právě dohoda, kterou se podařilo učinit, a byla strašně důležitá v tom, že regulační plány dneska velmi chybí. A tohleto byla taková dohoda, že skutečně dokud nevzniknou, tak o tom budou rozhodovat správy národního parku nebo agentury chráněných krajinných oblastí, tedy lidé stejní jako doteď.

Samozřejmě jak agentura ochrany přírody a krajiny, tedy správy CHKO, tak i správy národních parků budou stavebním úřadům, těm závěrům, dávat vyjádření, ale lze si opravdu těžko představit, že se úředník nebude držet zákona o ochraně přírody a krajiny a vyjádření těchto správ, protože to je samozřejmě přezkoumatelné, a zdůrazňuji, že stále tu metodickou roli tam bude mít Ministerstvo životního prostředí a také bude mít možnost hrát roli vrchního státního dozoru, a v rámci vrchního státního dozoru bude tedy kontrolovat, zda úředníci stavebních úřadů dodržují platný zákon.

Že se proti tomu v některých případech postavily některé organizace, já si myslím, že to je jasné, protože ony z logiky věci se vždycky snaží vyvážit rovnováhu někam řekněme ve svůj prospěch, a naopak developeři se snažili vyvážit, nebo to kyvadlo posunout, zase naopak ve prospěch stavění nechci říct úplně za každou cenu, ale v každém případě velmi urychleného. Mohu s klidným svědomím říct, že Ministerstvo životního prostředí i v mém funkčním období se velmi snažilo, aby tam obhájilo a také jsem přesvědčen, že obhájilo princip, že lze integrovat, lze zjednodušit a zrychlit přípravu stavebního řízení, ale přitom lze nerezignovat na ochranu životního prostředí. To byl od začátku náš cíl, tedy nestavět patnáct let a nedostávat ty lidi do šíleného stavu, ty stavebníky, ať už firmy, nebo stavebníky fyzické občany, kdy on opravdu začne stavět, a teprve za pět let mu někdo řekne, že mu chybí nějaké razítko, které kdyby na začátku věděl, že bude potřebovat, tak by se třeba choval úplně jinak. Nehledě na to, že to řetězení a to všichni dobře víme znamenalo, že všechny ty strany účastníci se mohli řetězovým způsobem nebo opakovaně hlásit, přihlašovat do těch jednotlivých řízení, ať už to bylo třeba rozhodnutí EIA, nebo územní řízení, nebo stavební řízení, a v zásadě ve stejné věci. Proto jsme řekli, ať si ti lidé požádají, a dostanou to jedno razítko. Takže já chci zdůraznit, že i jednotné environmentální povolení není novinka. Je to něco, co vzniklo už za naší vlády, ale je to vlastně další razítko v rámci toho povolení. To znamená, je to určitě lepší než šedesát jiných razítek, ale není to lepší než jedno integrované povolení, a to si myslím, že je to hlavní. Ale rozhodně to neznamená, že by si Ministerstvo životního prostředí lehlo na záda ještě předtím a řeklo: Dělejte si s námi, co chcete, hlavně rychle stavte, protože je po tom společenská poptávka. To určitě ne. My jsme věděli, že i my jsme byli v zájmu toho, aby se opravdu nepřipravovala stavba třináct, patnáct let, která potom reálně se stavěla dva roky, protože v tom jsme byli opravdu na chvostu. Ale byli jsme přesvědčeni a jsme přesvědčeni i dál, že lze stavět efektivně, rychleji, a tedy pro stavebníka i levněji, a přitom nemusí být oslabená ochrana životního prostředí.